Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Hlasování o J1 plus J2, což je pozměňovací návrh pana kolegy Zahradníka. Týká se nové úpravy ustanovení § 60a, § 89 a § 90. Věcně jde o to, že uskutečňovat mezinárodně uznané kurzy a udělovat mezinárodně uznávané tituly může nejen veřejná, ale jakákoli vysoká škola, nostrifikovat zahraniční vzdělání může nejen veřejná, ale jakákoliv vysoká škola. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o L1, což je návrh pana kolegy Laudáta, který upravuje ustanovení § 8, věcně kromě rektora a prorektora má právo na vystoupení na zasedání akademického senátu vysoké školy i děkan. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Věcně jde o zvýšení počtu členů rady akreditačního úřadu na 21, zpravidla profesoři a docenti.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh, pane zpravodaji. Jedná se o hlasování L7 plus L11, které upravuje § 83a odst. 4 a vkládá novou část třetí, změně zákona o platu u představitelů státní moci, věcně upravuje odměňování členů rady akreditačního úřadu, stanoví zákon, nikoliv vláda, plus konkrétní návrh. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Věcně jde o silněji formulovanou nezávislost členů rady akreditačního úřadu, neslučitelnost jakéhokoliv působení na vysoké škole s výjimkou výuky na základě dohod mimo pracovní poměr, s výkonem funkce předsedy nebo místopředsedy rady. Další členové rady nesmějí jinou činností ohrožovat důvěru v nezávislost a nestrannost akreditačního úřadu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o M1, což je pozměňující návrh paní poslankyně Dobešové. Věcně jde o výslovné zakotvení možnosti vysoké školy uznávat zkoušky nebo jiné studijní povinnosti z vyšších odborných škol. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Věcně jde o rozšíření standardů pro akreditaci studijního programu o specifické požadavky na studijní programy uskutečňované v cizím jazyce ve spolupráci se zahraniční vysokou školou a na studijní programy, při jejichž studiu se uznávají studijní povinnosti z vyšších odborných škol. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Hlasování o N1, což je pozměňovací návrh pana poslance Tejce. Upravuje § 60a. Věcně se týká mezinárodně uznávané kurzy otevřít i pro studenty a absolventy českých vysokých škol, nejen zahraničních, jak je tomu podle aktuálního znění zákona. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.